20. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů

Prosím předsedu volební komise, pana poslance Kolovratníka, aby návrh přednesl.

Je to tedy ono ustanovení, ustavení stálých komisí Poslanecké sněmovny podle zvláštních předpisů, zvláštních zákonů. Volební komise přijala všechny návrhy a promítla je do usnesení číslo... Volební komise je promítla do usnesení číslo 18 a zde konstatuje, že usnesení Poslanecké sněmovny stanoví, že budou všechny tyto komise také ustaveny podle zásady poměrného zastoupení. Sněmovna potvrzuje hlasováním celou kandidátku předloženou volební komisí, to znamená, změny nejsou možné. A nyní by tedy, pane předsedající, opět měla Poslanecká sněmovna hlasováním en bloc rozhodnout o ustavení každé komise zvlášť. Otevírám rozpravu a ptám se, jestli se někdo do ní hlásí? Není tomu tak. Rozpravu končím a přistoupíme k hlasování. Prosím předsedu volební komise, aby předložil návrh hlasování. Nyní prosím první hlasování ke zřízení ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s předloženým návrhem? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ustavili stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů. Končím projednávání bodu číslo 20. Budeme pokračovat... Tak ještě nekončím bod číslo 20. Musíme každou zvlášť. Každý bod je zvlášť, pane předsedo.